Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená členko vlády, zahajuji druhý jednací den třetího týdne 19. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se mi přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

A tito členové vlády: pan ministr Jan Hamáček z pracovních důvodů, pan ministr Dan Ťok z pracovních důvodů a pan ministr Miroslav Toman z pracovních důvodů. Dnešní jednání bychom měli zahájit body z bloku třetího čtení, u kterých byly splněny zákonné lhůty.

Po bloku třetích čtení máme pevně zařazený bod 5, což je sněmovní tisk 71, insolvenční zákon, a dále body z bloku prvního čtení.

Poté bychom projednali další body z bloku prvního čtení. Paní poslankyně se hlásí. Já poprosím o klid ve sněmovně. A nyní prosím paní poslankyni. Dobré ráno, dámy a pánové. Já vás neslyším, takže já znovu požádám sněmovnu o klid. Myslím si, že všichni chceme vědět, o čem budeme hlasovat. Prosím, pokračujte. Dovolte, abych navrhla zařadit bod č. 14, což je novela zákona o dani z přidané hodnoty, sněmovní tisk 140, za bod č. 5 insolvenční zákon, tedy na dnešek.

Tak prosím pana poslance Chvojku. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké ráno, dámy a pánové. Dovolte, abych navrhl na dnes, to znamená na středu 3. října, po již pevně zařazených bodech zákonů ve třetím čtení, to znamená po bodech 120 a 131, zařadit v pořadí projednávaných bodů následovně: bod č. 10 novela zákona o státní službě, tisk 132, potom bod č. 7 novela zákoníku práce, tisk 109, potom bod č. 5, což je insolvenční zákon, tisk 71. Jsou to tři druhá čtení. A potom dvě první čtení.

Já také děkuji. Já nevím, jestli bude zájem tyto body hlasovat jednotlivě. Předpokládám, že ano.

Návrh paní poslankyně Kovářové a návrh pana poslance Chvojky ohledně toho, co bude po pátém bodu.

Já věřím, že všichni jsou přihlášeni svými kartami a na svých místech.

Takže já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh byl přijat. Já vám děkuji. A nyní se budeme postupně... Prosím, pane poslanče. V tom případě budeme hlasovat o námitce. Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro námitku. Kdo je proti?